Dámy a pánové, rád bych se vrátil k ústavní žalobě, čeká nás důležité hlasování. Každý z nás má rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak to má být vždy a tak to má být i dnes. Navrhuji tedy, abychom o ústavní žalobě hlasovali tajně.

Dnes jde o respekt k Ústavě. Jde také mimo jiné o respekt k výsledku budoucích voleb ze strany prezidenta i budoucích prezidentek či prezidentů.

Jde o mimořádnou situaci, proto navrhuji také mimořádně hlasovat tajně a umožnit každému hlasovat podle jeho svědomí. Jednotlivé kluby tady deklarují, jak budou hlasovat. Pojďme tedy umožnit tajným hlasováním zjistit, zda ústavní žaloba bude, či nebude předána Ústavnímu soudu, bez ohledu na šéfy a kluby, ale ohledem na svědomí každého z nás.

Pokračujeme tedy vystoupením pana poslance Jaroslava Foldyny, připraví se Marian Jurečka. Pane předsedající, děkuji za hlas.

Předtím tady, podle zvyklostí naší demokracie, volilo prezidenta 200 poslanců a 81 senátorů. Přišli, a nemyslím si, že je to velmi rozdílná skupina, která dneska chce žalobou napadat prezidenta, která řekla my chceme přímou volbu. Tady se velmi plédovalo pro to, aby volby prezidenta probíhaly přímo, nikoli prostřednictvím poslanců a senátorů.

Já si myslím, že přímá volba je velmi demokratická a že posuzování mandátu podle toho, jestli někoho zvolilo deset nebo dva miliony lidí, nemá velkou oporu v té logice kolem té demokracie.

Kdybych šel podobnou logikou a řekl, že mandát senátora získá jen ten, když se voleb zúčastní 10 % oprávněných voličů, část republiky by si za tři senátní kola vydechla, zavřeli by a zhasli v Senátu. To je výsledek, jak to v této chvíli na české politické scéně vypadá.